Já bych opravdu nechtěl rozšiřovat řady, abychom tady diskutovali. Ale jedna zásadní věc.

Pokud byste podnikali a podnikali byste v zemědělství, tak byste zjistili, že vlastně nemůžete bez dotací přežít v konkurenčním tlaku zvenčí. Nemáte šanci přežít v jiných průmyslech bez dotací pro to, abyste mohli konkurovat tomu, co se děje.

Je to o tom, že pokud nezískám životní zkušenosti, pokud jsem v životě nepodnikal, tak nemůžu vědět o tom, co vlastně podnikání přináší.

To jsou projekty, které v tuto chvíli my podporujeme. Takže my je budeme za deset let soudit za to, že je někdo koupil?

Pan předseda Bartoš. Máte slovo.

Tak já třeba podnikám od osmnácti let. My jsme lidé, kteří pocházejí... Takže Piráti rozhodně nejsou nějaké městské děti, které ze školy teď přišly do Poslanecké sněmovny. A já, prostřednictvím pana předsedajícího, my spolu například tamhle s kolegou řešíme kauzu OKD, která je přesně kauzou těch struktur, které my kritizujeme.

Takže mezi námi jsou podnikatelé, lidé, kteří mají 20 let praxe i jako zaměstnanci, i jako ve firmách, plátci DPH.

To, že máme mladší elektorát, je naše výhoda. Děkuji.

Připraví se pan kolega Blažek.

A považuji to za nedůstojné. Děkuji. Děkuji za slovo.

A doplním to odůvodnění.

A tak hledali, protože si říkali: Jsme ze stejného prostředí, jsme ze stejných časů.

Ale ta otázka morálního práva kázat podnikatelům a dalším skupinám tam už s tím tak úplně nesouhlasím. A poslední faktická poznámka pan poslanec Bartošek. Děkuji. Protože se zde bavíme o dotacích, tak volně navážu na pana poslance Bláhu. Předpokládám, že tím myslí i dotace do zemědělství. Doufám, že tento svůj názor budete prezentovat i zemědělcům v České republice, že v rámci konkurenceschopnosti naši zemědělci přijdou o dotace.

Jedná se o to, že to, co zde projednáváme, není otázka imunity. Nebo je?

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Bude to opravdu rychlé. Já jsem tady řekl, že v dnešní době nelze bez dotací v zemědělství obstát, protože to, co se na nás valí z celé Evropské unie, kdy se sem doveze maso, třeba z Belgie, levněji než to, co vypěstujeme my tady, tak to prostě nemá obdoby. Takže dneska kdyby ti zemědělci neměli ty dotace o což té Evropské unii jde, nám to zemědělství tady zrušit, a pak sem dovážet ty jejich výrobky. Vy jste to ještě nikdo nepochopil? Proto, aby nás normálně ovládla! Takže to je hlavní záměr ovládnout českou ekonomiku.

Děkuji. Ale Čapí hnízdo přece není zemědělský podnik, který by prováděl nějaké pěstování něčeho. To je rekreační zařízení. Pokud vím.

Děkuji.